Nikdy!

Tak já nevím, o čem tady mluvíte.

Nemáme. Takže já jenom říkám, že ten návrh byl předjednán s Evropskou komisí, ano, můžete se podívat, jak je to venku, v jiných státech, na Slovensku, ano, tam státní tajemníky odvolává ministr bez problémů.

Víc než vláda.

A nikdo nechce dělat žádné čistky! Nikdo nechce ani strkat nikam naše kámoše nebo nominanty. To byl pan premiér.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom aby to nevypadalo, že pan premiér Babiš se svou vládou zavedl něco nového, co tu nikdy nebylo, a že teď tady jsou nestraničtí odborníci ve vládě a nikdo předtím to neměl, byli tam jenom zástupci politických stran, tak bych chtěl připomenout, že já jsem byl členem vlády Petra Nečase jako nestranický odborník, a nebyl jsem dokonce do té vlády vzat ani jako nominant žádné politické strany. A takových lidí tam bylo víc, třeba armádní generál Picek a další. Takže ta praxe, že ve vládách byli lidé, kteří se té profesi věnovali, nebyli členy nějaké politické strany, to není vůbec nic nového. Mně ovšem připadá, a to je na té debatě podstatné, že nelze vydávat členy vlády za lidi mimo politiku, že nejsou politici, že nesdílejí ten program vlády, že nerealizují ideje a politické cíle, které ta vláda má. Takže pane premiére, není to nic nového, nestraničtí odborníci ve vládách byli, nijak to nemění charakter, politický charakter té vlády a není to něco nového, co jste tady zavedl. My se tu bavíme ale o státní správě a to je úplně jiná debata, než jak je složena vláda. To s tím vlastně vůbec nesouvisí. A bavíme se tu o míře nezávislosti státních úředníků na vládě, na politickém rozhodování. Ta debata je nesmírně složitá, není jednoduchá ani v jiných zemích Evropské unie nebo v dalších zemích ve světě. Do jisté míry společně jsme to nějak vyřešili. Ale to, s čím jste tady přišli a co jste si prosadili v Poslanecké sněmovně, šlo i proti tomu, co jste vy sami deklarovali, že je správné.

On byl odejit proto, že špatně pracoval, nechodil do práce a dělal si, co chtěl? Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych tu debatu možná zase vrátila do té věcné úrovně. Jenom jsem možná chtěla připomenout panu premiérovi, že tady existuje zákon, tuším, že se jmenuje 312 a že je z roku 2002, tedy Sbírky, je to zákon o úřednících územních samosprávných celků. A toto byl návrh, který schválila a prosadila Občanská demokratická strana. Mimochodem, pane premiére, když tady byla debata v tom předminulém volebním období ohledně stávajícího znění zákona, tak právě Občanská demokratická strana několikrát navrhovala, proč bychom nemohli použít tuto normu i pro státní úředníky, nejenom pro úředníky vyšších územních samosprávných celků, protože vlastně Česká republika je poměrně atypická v tom, že tady existují až čtyři služební zákony. Jeden se týká policistů, respektive příslušníků bezpečnostních sborů, druhý se týká ozbrojených složek, pak tady jsou úředníci územních samosprávných celků, kteří mají svůj zákon, pak tady jsou státní úředníci. A opravdu, když se podíváte do toho návrhu zákona 312, do toho našeho původního, tak tam jsou ty mechanismy, mantinely mnohem snadnější. Ten zákon funguje. Funguje víc než 16 let. A i kolegové z vašeho hnutí z komunální politiky určitě mi dají za pravdu, že na úrovni územních samospráv s tím žádný problém nemáme.

Rozhodně Občanská demokratická strana nebude proti. To byla zatím poslední faktická, takže nyní pan poslanec Bartoš a připraví se pan poslanec Bartošek s přednostním právem. Dobré odpoledne, kolegové, kolegyně, vládo, vážená paní senátorko, já bych chtěl vystoupit krátce, původně jsem chtěl reagovat i na vystoupení pana premiéra, kde zazněla řada zajímavých věcí týkajících se státní správy, řada z nich tedy nebyla pravda.

Já bych chtěl v krátkosti jenom zhodnotit vývoj této vládní novely zde na poli Sněmovny. Já jsem velmi rád, že Senát vypíchl ten největší problém, který vlastně nebyl na stole od samotného počátku. Novela zákona o státní službě, která byla pod kritikou Evropské komise, měla v sobě řadu problematických pasáží. Byla to ta výběrová řízení, bylo to to hodnocení, třeba i to otevření státní správy lidem zvenčí, s čímž my a priori nemáme problém, a zde skutečně byla snaha na jednotlivých výborech se tímto zabývat a došlo v rámci dílčích pozměňovacích návrhů k úpravám těch nejproblematičtějších částí.